Ano, hádáte správně, neříkají opět vůbec nic.

Rada České televize na to zřejmě nemá čas, protože musí řešit důležitější věci. Například to, jak vysoké prémie odsouhlasí generálnímu řediteli za správné hospodaření či za vynikající nastavení kontrolních mechanismů v rámci hospodaření České televize. Odměňování generálního ředitele v kontextu s ekonomickými výsledky České televize je další zajímavou věcí. Jednak vedle svého platu dostal rozhodnutím Rady České televize ještě mimořádné prémie v úhrnné výši 14,5 milionu korun, a pak tedy, zřejmě jako nějakou obdobu železničního deputátu, ještě reklamu zdarma pro svoji firmu ve vysílání České televize.

Vážené dámy a pánové, je zřejmé, že současná Rada České televize neplní svou funkci kontrolního orgánu, a to dlouhodobě a zcela zásadním způsobem. Tuto situaci jsme jako zástupci veřejnosti povinni řešit, jak nám to ukládá zákon a jak jsme všichni slibovali v poslaneckém slibu. Domnívám se, že jestli něco je v zájmu opravdu všeho lidu, tak to je hospodárné a zákonné hospodaření s veřejnými penězi. Na situaci, v jaké se nyní nacházíme, také pamatuje zákon o České televizi, který umožňuje Poslanecké sněmovně Radu České televize odvolat a zvolit radu novou. Myslím, že by nyní bylo vhodné ocitovat zde část tohoto ustanovení: Poslanecká sněmovna může radu odvolat, neplníli rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti České televize nebo výroční zprávu o hospodaření České televize.

Děkuji za pozornost. Pan ministr?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tak tedy tolik tyto informace, které vyvracejí to, co zde zaznělo před chvílí. Nyní požádám o vystoupení pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka, na faktickou se připraví pan poslanec Lubomír Volný. Pane ministře, prosím, vaše dvě minuty.

Nepravdivě se říká, že to byl důsledek nějakého skvělého hospodaření těch, co tam byli předtím, protože Dvořák nastupuje v roce 2011.

Jenomže to začalo platit až od roku 2011. Do té doby televize realizovala 1,5 miliardy na těch smlouvách každý rok.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní kolegyni Němcové jenom tolik, že je škoda, že jste se toho semináře nezúčastnila, protože byste věděla, že všechny argumenty, které jste tady teď přednesla, zazněly i na tom semináři a byly opět poměrně jednoduchým a logickým způsobem vyvráceny, protože zřejmě tady prostřednictvím pana předsedajícího i pan ministr kultury si může ve svých záznamech, které má z tohoto jednání, najít to, že pan ředitel na tom semináři tvrdil, že o svém střetu zájmů informoval Radu České televize a předseda Rady České televize toto nepotvrdil. A to ještě používám slovo, které je velice mírné. Ten dotaz na předsedu Rady České televize a na ostatní členy Rady České televize jsem dával osobně já a nikdy tam nezaznělo, že byli informováni o tomto střetu zájmů. Také mě tak úplně nechává ledově klidným, že pan ředitel je členem dozorčí rady Národního divadla, protože to není organizace, kterou by spoluvlastnila jeho manželka a na které by vydělával nějakým způsobem komerčně peníze. Jde o to, že je členem, nebo předsedou správní rady organizace, ve které jeho manželka vydělává komerčně peníze, a to není v pořádku, to je jednoznačný střet zájmů.